44 tisíc bytů. Když řeknu, že cena jednoho bytu je hypoteticky, ať se nám to dobře počítá, 100 tisíc, a to hodně nenadsazuji, to jsou hodně levné byty, tak je to 4,4 mld. hodnota těch bytů. Takže když řeknu, že pan Bakala si za ty zhruba 4 mld. koupil ty byty a zbytek OKD dostal jako bonus zdarma, tak vůbec, ale vůbec nepřeháním. A na to nepotřebuji mít žádné znalecké posudky, na to nepotřebuji být žádný vyšetřovatel, abych věděl, že tohle byl podvod. Už to tady pan premiér Sobotka vysvětloval.

Takhle neměl vůbec nic.

Ptám se pana ministra Zaorálka, jestli chce k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Pan premiér Sobotka byl ministrem financí a opravdu mi hlava nebere, že když věděl, že Fond národního majetku udělal něco špatně, jak to, že to neřešil a nepodal žaloby.

Děkuji za dodržení času. Nyní pan ministr Zaorálek, také k faktické poznámce. Pane ministře, máte slovo. Děkuji ještě jednou, dobrý den. Doufám naposled dneska. Já jsem mezitím zjistil, že jsem tady obdržel nějakou petici, se kterou se na mě obrací poslanec Hájek.

Skutečně jsem dal stížnost, dokonce jsem tam osobně jednal s celou řadou komisařů.

Takže vy mi nemáte co vyčítat.

Ty lidi hodili přes palubu a neudělali vůbec nic. Takže kdyby mi tak někdo pomohl, třeba pan Babiš, v těchto kauzách, tak jsme mohli něco dokázat. A já se ptám: Co dělal pan Babiš v této a celé řadě kauz pro lidi za ty čtyři roky? Je to jednoduché. Nula! Prosím, pan poslanec Babiš řádnou, nebo faktickou? Tak v tom případě je pořadí pan poslanec Laudát, pan poslanec Pilný, paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Babiš s řádnou přihláškou do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Jednak, pane předsedající, tady začínají čím dál více vystupovat lidi k bodu, který není na pořadu schůze a podle jednacího řádu. Tolik jednací řád za prvé. Já bych vás moc poprosil, abyste do budoucna nesnižovali důstojnost této Sněmovny. Berete čistého téměř 100 tisíc s náhradami. A pokud jde o zdroje, tak máme další bod. Ale neřešte to v tomto bodě a nedělejte z této Sněmovny šaškárnu. Tak, děkuji panu poslanci Laudátovi. Já jen musím dodržet jednací řád.

Takže se omlouvám. Pokud to někdo považuje za porušení jednacího řádu předsedajícím, nechť postupuje podle jednacího řádu a navrhne mé odvolání z řízení schůze.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, já teď vystupuji k něčemu, co tady řekl pan ministr Zaorálek, a protože jsem byl jmenován, jsem nucen, přestože to rozhodně nesouvisí s tím, co dneska projednáváme, a to je kauza bytů v Písnici. Je to určovací právo promlčené už před dvaceti lety, když Fond národního majetku tyto byty přidělil ČEZu. Pan ministr Zaorálek se vyjádřil v tom smyslu, že hrozí přesun toho majetku do Karibiku. Přesouvání bytů do Karibiku by asi byla poněkud složitější logistická otázka, ale to by pan ministr Zaorálek jistě vyřešil. Byl na to normální tendr. Vyhrála ho firma, která musí být naprosto transparentní, protože to byla podmínka tendru. Já jsem neviděl žádný důvod, proč by se český stát, který ještě vlastní 70 % v ČEZu, měl připojit k takové žalobě, která nemá vyhlídky na úspěch a těm nájemníkům vůbec nepomůže. Ale nájemníkům teda rozhodně ne! Tak, nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Lorencové.

Vzpomínáte si, kdy jste nás nechal čtyři hodiny čekat?

Ale už jste věděl, o co jde. Proč dneska něco říkáte o hnutí ANO? Nyní poslední faktická poznámka. Zatím pan poslanec Miroslav Kalousek, potom řádně přihlášený pan poslanec Andrej Babiš. Děkuji. Já si ve smyslu jednacího řádu dovolím reagovat na vystoupení pana ministra Zaorálka a částečně i pana ministra Pilného. Nic.

A pan ministr spravedlnosti říká, že orgány činné v trestním řízení, za které odpovídá pan ministr vnitra, pracují na politickou objednávku.

Ale slyším to od zodpovědných zástupců vládní koalice.